132.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám opět, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první se přednostním právem přihlásila paní místopředsedkyně Klára Dostálová. Děkuji za slovo.

Já vám děkuji. Prosím.

Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane poslanče, a jako další přihlášený je pan poslanec Jan Berki, připraví se Petr Liška. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Děkuji, pane poslanče.

Taktéž děkuji. Prosím.

Taktéž děkuji. Prosím. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Protože jsem nevystoupil v obecné rozpravě, dovolte mi krátké odůvodnění.

Pravidla pro umisťování technické infrastruktury mají vlastní pravidla, vycházející z mezinárodních i národních technických norem a oborových předpisů. Ty řeší mimo jiné podmínky pro umístění. Jakékoliv odlišnosti mohou způsobit významné komplikace pro projektování technické infrastruktury ve vybraných obcích.

V rámci pozměňovacího návrhu se navrhuje rozšíření podmínek o možnosti smlouvy o smlouvě budoucí, o zřízení věcného břemena. Přestože zajištění věcného břemena je pro provozovatele prioritní, z jejich dosavadní praxe jasně vyplývá, že ne vždy je to cesta přijatelná či vhodná. Důvodem je zejména skutečnost, že stavebník ne vždy zná přesné umístění stavby v době výstavby, pro zřízení věcného břemena je však nezbytné znát přesnou polohu stavby.

Návrh je tak v podstatě legislativně technickou úpravou, která umožní považovat výměnu technické infrastruktury za drobnou stavbu, ve většině případů známých z dosavadní praxe, a umožní naplňovat provozovatelům technické infrastruktury veřejný zájem při současném dostatečném řešení soukromoprávních vztahů mezi provozovatelem a vlastníkem dotčené nemovité věci, tedy i ochráněno dotčené vlastnické právo.